Prosím, vaše dvě minuty. Já tedy nevím, kdo moji češtinu překládá komunistům.

Já tomu tedy moc nerozumím. Nicméně chci připomenout, že Poslanecká sněmovna, tato Poslanecká sněmovna, přijala usnesení, ve kterém konstatovala, že anexe Krymu je porušení mezinárodního práva.

Tak já tomu vůbec nerozumím. No prostě nemám. Prostě to tak je. Jsou desítky případů, kdy diktátorské nedemokratické státy hlasují a přijímají rezoluce proti našim spojencům.

Ano, Krym je porušení mezinárodního práva, protože celý svět, téměř celý svět, držel ústa a porušil rezoluci Rady bezpečnosti 1244! Protestovali jste proti tomu někdy?! Česká republika...

Prostě Česká republika v době vlády ODS a TOP 09 uznala Kosovo, aniž by se jakkoli pozastavila nad tím, že porušuje rezoluci Rady bezpečnosti. Tak o čem to tady mluvíte? Díky.

Děkuji.

Ale budeme pokračovat.

Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou.

Děkuji za slovo.

Poslanecká sněmovna

Má někdo jiný návrh? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

Zároveň požádám o změnu kvora, protože jde o rozhodnutí ústavního charakteru. Pardon, odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.